Nyní pan ministr Plaga s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Tak znovu děkuji za slovo.

A co se týká změny financování a její připravenosti.

Přes tisíc škol jsme v rámci jakoby konkrétního týmu obtelefonovali jako Ministerstvo školství, pobavili jsme se o tom a zjistili jsme, že zhruba ve třetině případů vyplnili špatně ty formuláře. Teď si představte, co by se stalo, kdyby k tomu došlo na tvrdých datech, podle kterých se rozepisuje rozpočet.

Jsem rád, že to tady padlo, že nejenom navyšování platů pedagogických pracovníků, ale i nepedagogických pracovníků, kteří zajišťují fungování té školy je nedílnou součástí slibu vlády a programového prohlášení. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pekarová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. A chtěla bych jenom velice stručně. Tak prosím.

Tak se chci zeptat, jestli jste se už od toho ledna k nějaké shodě dostali a jestli tedy můžete říci, jaké jsou vaše představy, a zda tedy je na nich opravdu už nějaká dohoda, anebo to teprve bude předmětem vašeho jednání. Děkuji. Teď přečtu omluvu. Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Martin Baxa. Faktickou. Tak prosím, vaše dvě minuty. Trochu reagovat na vystoupení paní kolegyně Valachové, která na závěr svého příspěvku zdůrazňovala potřebu pomoci speciálnímu školství.

Já si myslím, že by v tento okamžik měl buď při této diskusi, nebo při některé další vystoupit přímo pan premiér a říct, že je to opravdová vládní priorita.

Tedy zvýšení platů pedagogů a tedy zlepšení situace v českém školství.